Rozumím tomu, že smyslem lex Ukrajina V bylo mimo jiné a nyní budu citovat Asociaci krajů vytvořit selektivně účinný a přiměřeně citlivý tlak systému na osoby s dočasnou ochranou, aby nebyl velice široce a vstřícně pojatý systém podpory na území České republiky zneužíván a vedl ještě k vyšší a aktivní snaze osob s dočasnou ochranou o zajištění si krytí alespoň části nákladů na bydlení a živobytí výdělečnou činností. Na druhou stranu ale musím říct, že souhlasím se stanoviskem Svazu měst a obcí, že upozorňují na rizika souběžného omezení nouzového ubytování, na kterém jsou v těchto dnech závislé desítky tisíc uprchlíků.

Už dnes přitom jak z praxe organizací pracujících s příchozími, tak i ze zkušeností municipalit je zřejmé, že velká část držitelů dočasné ochrany pobývajících v nouzovém ubytování tam zůstává dlouhodobě především proto, že pro ně není dostupné individuální bydlení, anebo že nemají prostředky a kompetenci individuální bydlení využít.

Povede to k tomu, že významný počet lidí bude ve stejnou dobu vstupovat na trh s byty, což významně ovlivní ceny nájemného a ohrozí sociální smír, jinými slovy, nájemné dál zdraží.

Ale pro lidi je to pochopitelně pár měsíců, nikoliv dlouhodobě. A já znovu připomínám, že je absurdní, že se touto cestou přilévá olej do ohně, protože na část populace podobné chování může působit jako znevýhodnění Čechů. Neříkám, že to tak je. Ano, ti lidé utíkají před válkou, ale ne všichni lidé v populaci to chápou.

Děkuji.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Pak ale jsou tady některé věci, které prostě úplně jasné nejsou.